Budeme se zabývat návrhem nejdříve na zamítnutí, který byl podán ve společné rozpravě. Pane zpravodaji, nebyl podán žádný jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tady zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví a hospodářskému výboru.